Při přesunu do jiné, příhodnější daňové sazby může dojít ke zlevnění jízdného, popřípadě při zachování jeho cen mohou být prostředky neodvedené na daních využity ve prospěch rozvoje veřejné dopravy.

Děkuji zpravodaji pro prvé čtení. Otevírám obecnou rozpravu. Ano, prosím, máte slovo.

Návrh není ani logicky zdůvodnitelný. Změna se týká jen jednoho druhu pravidelné dopravy.

Dokonce ani předpoklad snížené výsledné ceny jízdného tu není relevantně podložen. Děkuji za slovo. Děkuji panu poslanci Romanu Kubíčkovi. Máme tedy návrh na zamítnutí, takže si to poznamenávám.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych okomentovala předložený poslanecký návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, a to tak, že on je jednak ztížen docela zásadními legislativními vadami a jednak představuje dílčí nesystémový krok z hlediska regulace daňové zátěže subjektů.

S ohledem na to, že by však byla tato položka vyjmuta ze snížené sazby 15 % sazby daně, podléhala by tato služba v důsledku přijetí navrhované změny základní sazbě daně 21 %. Došlo by tak u ní ke zvýšení, nikoli ke snížení oproti stávající sazbě daně. Na tuto legislativní vadu nicméně reaguje pozměňovací návrh poslankyně Věry Kovářové, který již byl vložen do systému a je dostupný na stránkách Poslanecké sněmovny. Pokud by však došlo k přijetí opraveného znění v duchu zmíněného pozměňovacího návrhu tak, aby výsledek odpovídal záměru předkladatelů, bude návrh znamenat výpadek v příjmech státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí v předpokládané výši 930 milionů korun, to znamená skoro miliardu.

Uvedené tedy neodpovídá opozicí požadovanému trendu zjednodušování daňových předpisů a zároveň zakládá obavy z nedůvodné nerovnosti. Nelze přisvědčit ani očekávání navrhovatelů, kteří si od návrhu slibují, že v důsledku snížení DPH dojde ke snížení cen jízdného.

V rozpočtu bude vynakládáno 6 miliard korun.

A tam se postaráme o to, díky, prostřednictvím cenového výměru Ministerstva financí, aby to pocítili ti koneční spotřebitelé, to znamená naši občané.

Děkuji paní ministryni. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nemám, nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Je zde zájem o závěrečná slova? Ano, je. Paní poslankyně Kovářová má zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zde jste slyšeli od paní ministryně financí, že je to opatření nesystémové. Já musím říci, že se domníváme jako předkladatelé, že to tak zcela není, protože víme, že to je cesta správným směrem. Proto vás prosím, abyste tento návrh propustili do druhého čtení. Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Nemá zájem. Takže jsme ukončili obecnou rozpravu, ukončili jsme závěrečná slova. Mám zde poznamenáno, že zde byl přednesen návrh na zamítnutí panem poslancem Kubíčkem. Pozval jsem všechny nepřítomné poslance do sálu. Všichni jste odhlášeni. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Nyní budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo jiný výbor jako výbor garanční? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o tom, že předložený návrh projedná rozpočtový výbor jako výbor garanční.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.